Chtěl bych také zmínit základní povinnost, ke které jsme byli voliči při volbách do Poslanecké sněmovny povinováni. Jde primárně o hájení zájmů České republiky a jejích občanů. Nedomnívám se tedy, že je racionální a že je absolutně v zájmu občanů naší země v tuto chvíli takovou dohodu přijímat a ratifikovat.

Děkuji, a protože se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat. Prosím, abyste se identifikovali znovu svými kartami.

Zahajuji hlasování o předneseném procedurálním návrhu na přerušení jednání v tomto bodě.

Proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 41, do kterého je přihlášeno 139. Pro 28, proti 102. Konstatuji, že návrh na přerušení byl zamítnut. Budeme pokračovat dál v jednání. Pane ministře, hlásíte se do rozpravy? Ano, jsou, ale bez přednostního práva. Ale je tady faktická poznámka pana Gabala, který má přednost přede všemi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v souvislosti nejen s vystoupením svého předřečníka připomněl Sněmovně, že dneska je to 16 let, co jsme se stali členy Severoatlantické aliance. Díky tomu samozřejmě v bezpečí, v klidu můžeme v této Sněmovně demokraticky poslouchat i názory, které mají snahu přistrčit Gruzii zpátky do ruského vlivu. Díky té Severoatlantické alianci tomuto riziku odoláváme.

Jestliže odmítneme tuto dohodu schválit, tak tím říkáme: Gruzie nemá právo rozhodovat si o tom, s kým chce spolupracovat. My jsme to právo neměli hodně dlouho díky komunistické straně, díky reálnému socialismu a museli jsme vynaložit hodně úsilí, abychom se dostali ze sovětské a moskevské sféry vlivu a překročili a vrátili se zpátky na západ do obranné aliance, do právního světa, do hospodářské spolupráce, do svobody pohybu a vyjadřování.

Takže ještě jednou dovolte, abych připomněl toto výročí, a dovolte, abych v jeho souvislosti podpořil schválení dohody s Gruzií.

Vážení kolegové, děkuji.

Víte, toho se malinko bojím.

A jak vypadá Evropská unie? Začínají se vrstvit ekonomické problémy a je to jenom proto, že začínají vítězit ideologové!

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já jenom chci říct, že TOP 09, jak avizoval náš pan předseda, bude hlasovat pro tuto asociační smlouvu. Samozřejmě je to v zájmu občanů naší země. Jestliže její obyvatelé chtějí tuto smlouvu a chtějí se přibližovat k Evropské unii, tak pak je to v zájmu občanů Gruzie. Není vůbec žádný technický problém.

A pokud tady kolega Jandák říká, kde že jsou hranice Evropské unie, já se domnívám, že tam, kde jsou hranice států a společností, které jsou ochotny sdílet naše evropské hodnoty, hodnoty svobody a demokracie. Takže tam já vidím hranice. A byl bych rád, aby minimálně na severní polokouli se do toho přidalo co nejvíce států. Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana ministra zahraničních věcí.

Je to oblíbená lovná zvěř tady.